Děkuji za slovo. Téma domácí zdravotní péče je dlouhodobé, vrací se nám i na výbor pro zdravotnictví. Vím, že dnes proběhlo jednání na ministerstvu.

Na druhou stranu z údajů od organizací mám, že hrubá mzda sestry v domácí zdravotní péči za minulý rok byla podle úhradové vyhlášky 18 500 korun, čili naprosto neudržitelné. Proto mě zajímá, zda provede Ministerstvo zdravotnictví přehodnocení současného systému plateb pro domácí zdravotní péči, zda zvýší hodnotu bodů pro ty příslušné odbornosti. Jde o to totiž, že od roku 2015, kdy byla zavedena regulace formou tzv. průměrné úhrady, postupně poskytovatelům klesá příjem od zdravotních pojišťoven, a přitom vše ostatní narůstá, ať už náklady, nebo i to, že stárne populace. Potíž je zejména u obzvláště náročných pacientů, protože se hradí podle průměrné úhrady na jedno rodné číslo. Takže tak jak to dnes je, to je neudržitelné. Poskytovatelé jsou ve stále hlubších problémech a lidé nemají tu domácí péči, na kterou by měli mít i právo, a navíc je to levnější. Děkuji. Já děkuji za dodržení času, pan ministr odpoví na vaši interpelaci písemně. Prosím pana poslance Bělicu, který bude interpelovat nepřítomnou ministryni Maláčovou ve věci odměny pracovníků OSPOD. Děkuji.

Tato skutečnost je hlavní překážkou, která limituje tajemníky úřadů k zařazení sociálních pracovníků OSPOD do 11. platových tříd.

Já také děkuji. Než pozvu dalšího řečníka, seznámím vás s nějakými omluvenkami.